13. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby

Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny.

Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. I zde pan předseda Jakob. Máte slovo. Děkuji a i já v tomto případě se ptám, zda má někdo protinávrh? Nikdo se nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Přečtu návrh usnesení: